Děkuji za slovo. Ano, děkuji. Ještě je prosím zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Také není. Zazněl návrh na zamítnutí, se kterým se vyrovnáme ve třetím čtení. Jiné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat teď, nezazněly. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli, a končím druhé čtení tohoto návrhu.